Ale když se podíváte na strukturu důchodových fondů, které fungovaly v západní Evropě a ze kterých dneska důchodci v Německu nebo Holandsku a nebo třeba v Británii čerpají, tak řada těchto důchodových fondů byla postavena na systému podnikového kolektivního spoření. Byla postavena na podnikových penzijních plánech, na kterých se podílely odbory, na kterých se podíleli zaměstnavatelé, které byly vlastně vytvářeny v rámci jednotlivých firem na základě kolektivního vyjednávání, a to bylo úplně něco jiného, než co tady schválila minulá vláda v rámci takzvaného druhého pilíře. A navíc se ty systémy v západní Evropě rozvíjely desítky let, desítky let tam bylo investováno. A poslední poznámka. Podívejte se prosím, a jsou to smutná čísla pro Českou republiku, jak vypadá srovnání našeho hospodářského růstu v posledních deseti letech se srovnáním hospodářského růstu v jiných zemích ve středu a na východě Evropy. Ukazuje se, že naše země rostla ve srovnání s jinými státy v průměru skutečně velmi málo. A já si myslím, že jednou z možností, jak samozřejmě posílit veřejné rozpočty, je také rychlejší a robustnější víceletý hospodářský růst než to, co se nám dařilo v minulých letech, posílení zaměstnanosti.

Určitě je možné vést debatu o tom, co s třetím pilířem, a určitě je možné vést debatu o tom, jak posílit motivaci zaměstnavatelů k tomu, aby více přispívali svým zaměstnancům právě ve stávajícím třetím důchodovém pilíři tak, aby si tam lidé spořili větší průměrné částky. A těžko můžete někoho přinutit k vyšším úsporám, když mu v měsíčním rozpočtu více finančních prostředků nezbývá, když prostě nemá z čeho spořit. Nejenom že mu lidé nevěřili, ale nemají peníze nazbyt, které by si takovýmto způsobem v současné době mohli odkládat. Děkuji. Je to tak, výborně. Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Langšádlovou, připraví se pan poslanec Laudát, pak ještě paní poslankyně Adamová, pan poslanec Beznoska a pak paní poslankyně Chalánková. Prosím, vaše dvě minuty. Já jsem chtěla poprosit. Tak nám prosím, pane premiére a pane místopředsedo vlády, alespoň naznačte cestu udržitelnosti našeho důchodového systému. Bude to řešeno migrací, jak o tom někdy mluvili sociální demokraté, když se projednávala důchodová reforma? Nebo to bude ten minimální rovný důchod, jak o tom mluvil pan vicepremiér Babiš na jednom zasedání, kolem osmi tisíc korun? Jakou cestou chcete jít? Ten stav je neudržitelný. Žel, jako většina vyspělých zemí máme málo dětí, což je samozřejmě špatně, ale bohužel je tam nepřímá úměra čím bohatší země, tím méně dětí. V Německu mají dětí ještě méně. Jakou cestou chcete jít? Naznačte nám to. Jaká je udržitelnost systému? Když navrhujete zrušení tohoto, co navrhujete poté? Co přijde a co připravujete, když už to není projednáváno současně? Děkuji. Připraví se paní poslankyně Adamová. Děkuji za slovo. Chci směrem k panu premiérovi.

Pak jsme se vám snažili vyhovět, kde se dalo.

Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se pan poslanec Beznoska, paní poslankyně Chalánková, pak pan místopředseda vlády Bělobrádek a pan místopředseda vlády Babiš. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Už to tady říkalo mnoho mých předřečníků.

Já chci slyšet odpověď na tuto otázku. Děkuji. Prosím, máte slovo. Naposledy k tomuto tématu. Ještě velmi krátká poznámka na slova pana premiéra, který tady argumentoval ekonomickým růstem v dalších zemích bývalého východního bloku. Samozřejmě vždycky je třeba volit, co má vyšší prioritu. Určitě jste měl v bodu B, pane premiére, uvést, že Česká republika se zase velmi zdatně vypořádala s dluhovou pastí v minulém období, co se týče nezaměstnaných. Není ani jedno vaše zásluha. Druhá Bezděkova komise vznikla na základě doporučení Světové banky, Národní ekonomické rady vlády a tam byli zcela jistě lidé velmi mentálně blízko sociální demokracii. Byla to široká shoda, bohužel druhý pilíř padl na oltář politiky. Děkuji. Ještě pár poznámek. Určitě netvrdím, že byl druhý pilíř byl všelék, ale bylo to alespoň něco. Pár technických poznámek.

Následky neseme dnes, protože průběžný pilíř, ten první pilíř, je významně protirodinný a má velkou spoustu černých pasažérů, takže na to upozorňuji. Zaměstnanecké možnosti spoření na důchody jsme schválili jako minulá vláda. Zároveň jsme museli také reagovat na princip zásluhovosti, na který upozornil Ústavní soud, a museli jsme v rámci malé důchodové reformy reagovat na tento princip, přinést i malou důchodovou reformu, a zároveň se tento princip zásluhovosti objevuje také ve druhém pilíři.